Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pan ministr tady zmínil tři základní body, proč nesouhlasí Ministerstvo vnitra s některými z pozměňovacích návrhů, které přijal ústavněprávní výbor, a zmínil právě i § 72, který teď přede mnou částečně odůvodnil předseda ústavněprávního výboru Jeroným Tejc. Je trošku s podivem možná budeme muset chtít, aby na ústavněprávní výbor chodil sám pan ministr, nikoli pouze jeho náměstkyně, popřípadě ředitelé odborů, protože v té zprávě, kterou Ministerstvo vnitra ústavněprávnímu výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům dalo, původní pozměňovací návrh, který zněl trošičku jinak, pozměnilo tak, aby vyhovoval legislativcům Ministerstva vnitra, aby víceméně neměli zásadní odpor proti tomu, aby takový pozměňovací návrh byl přijat, s odůvodněním, jak říkal Jeroným Tejc, na disproporci mezi poškozeným, kterému vznikla majetková újma, a poškozeným, kterému vznikla újma imateriální. Trošku mě překvapilo odůvodnění, proč by správní orgány jednotlivých obcí neměly chtít rozšířit tyto osoby v § 72, to znamená o účastníky řízení.

To znamená, že to je předčasně dokonaný přestupek stejně tak jako trestný čin.

Tak to prostě je.

Bohužel a bylo o tom i jednáno na ústavněprávním výboru předkládána novela přestupkového zákona je pouze hmotněprávní.

Takže i na ústavněprávním výboru jsme vám řekli ve druhém kole, zaměřte se na Ministerstvu vnitra, a tam věnujte svoji energii, na vymahatelnost práva jako takového, protože pokud se zeptáte úředníků na obcích s rozšířenou působností, jak se jim projednávají přestupky, tak ani posunutí lhůty na projednání z jednoho na dva roky, jak je teď schváleno v ústavněprávním výboru, víceméně nic neřeší. Oni potřebují účinný přestupkový zákon, který by řešil také ten proces a tu vymahatelnost práva jako takového. Bez toho jakékoliv sankce zůstávají pouze na papíře a jsou k ničemu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, já jsem léta vášnivým rybářem a vlastním rybářský lístek.

Děkuji za to upozornění. Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Benda.

Nemusíme chodit po úřadech, nemusíme navštěvovat kontaktní místa. Považuji proto za korektní už v obecné rozpravě ho tady zmínit, případně kdyby k němu chtěl někdo něco říci. Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Benda.

Ale to se velmi jednoduše člověku opravdu může stát, že takový přestupek spáchá.